Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, já chci jenom vrátit tu debatu trošku na nějakou racionální bázi. Ty kraje, o kterých hovoříme, Karlovarský a Ústecký, určitě si zaslouží komplexní pohled.

Já pouze krátce na pana poslance, který teď vystoupil, prostřednictvím paní předsedající. Ten zákon, který předkládá pan ministr průmyslu a obchodu, podstatou je, že se z toho vyndává výjimka pro ty tři strukturálně postižené kraje. Oni dneska, pokud k nim chtěl přijít nějaký investor, nemusel splňovat takové podmínky jako do těch ostatních krajů, takže to je podstatou toho zákona. Děkuji za dodržení času. Nyní už nikoho neeviduji s faktickou poznámkou.

Pane ministře, prosím.

Já jenom tím, tou novelou zákona, chci reagovat na ekonomickou realitu a chci reagovat prostě na to, že pokud tento nástroj využívají okolní státy a využívají ho i Spojené státy, tak pokud my ho nebudeme využívat, budeme znevýhodněni.

Zákon prošel připomínkovým řízením, připomínky byly vypořádány, prošel vládou, prošel jednomyslně.

Děkuji. Paní poslankyně, prosím. Děkuji, pane ministře, za vaši otevřenost, ale určitě mě nepotěšila. Řekl jste: prostor ani důvod nevidím.

Jsem sama zvědavá, co na to bude říkat i pan prezident České republiky Petr Pavel, který jasně říká, že tyhle tři kraje potřebují pomoc, a právě návrhem tohoto zákona vy říkáte úplně pravý opak. Z tohoto důvodu si k návrhu, který jsem dala na přepracování, dovolím dát návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvním čtení.

Pane poslanče, prosím. Já jsem o teplárenství záměrně včera ani dnes nechtěl mluvit. Nicméně když jste tady zmínil, pane ministře ano, je to pravda. A proč?

A myslím, že je tedy fér, aby tady konečně zazněla jedna věc, která možná v médiích a i díky nebo kvůli Ministerstvu průmyslu a obchodu zazněla, že teplárenství dostalo pobídky na úrovni a teď já skutečně nevím to číslo, ono to různé, jedny články hovoří o 7 miliardách, další články hovoří o 17 miliardách realita je taková, že teplárenství nedostalo nic.

Budou započítávány do národních zdrojů, které chceme v rámci konsolidačního balíčku rušit, anebo to půjde z evropských investičních peněz?

Ale řekněme jedním dechem také to, že ten obor ty peníze odvádí do státního rozpočtu prostřednictvím nákupu emisních povolenek. Tak musíme vždycky ten příběh říkat celý.

Omlouvám se, děkuji. Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím. Paní poslankyně Vildumetzová, prosím vás, nevkládejte mi do úst věci, které jsem neřekl. Je to vaše interpretace. Chápu, že na interpretaci některých ekonomických témat nemáte dostatečnou kvalifikaci, tak to prosím nedělejte. Já jsem tady jasně řekl, že pro nás jsou investice zejména do těch dvou nejvíce postižených regionů klíčové, a to, že vy tomu nerozumíte a že si to interpretujete jinak, je váš problém.